Kdo je pro?

Návrh byl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

Prostě jako čtvrtý bod, je to hlasovatelné, je to přehledné. Kdo je pro? Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Dle mých poznámek je to vše, co dnes zaznělo jako návrh, a my tedy budeme pokračovat dle schváleného pořadu schůze.